Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

Proto bych se rád dotázal, jak daleko je proces přípravy nové emise dluhopisů a jestli se stihne získat výnos z této emise do 22. července.

Děkuji za vaši písemnou odpověď. Děkuji.